Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování číslo 165, přítomných poslanců je 169, pro navržené usnesení se vyslovilo 158 poslankyň a poslanců. Návrh byl přijat. Já tedy konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Budeme pokračovat dál tak, jak jsme schválili program.